Ale podobně zásadní je i uprchlická vlna třeba z prostoru subsaharské Afriky, která nemá třeba takovéto jednoznačné důvody, jako třeba vlna uprchlíků ze Sýrie, nicméně i ta vlna je poměrně velmi intenzivní a je dána spíš pocitem bezperspektivnosti, protože v těch státech často vládnou vlády, které nedávají mladým perspektivu, rodinám nedávají šanci na slušný život, a oni dokonce často i ti, kteří vystudovali, mají pocit, že jejich země nedává žádnou budoucnost. Ale jejich odhodlání a jejich energie je také poměrně velká.

Nelze pochybovat ani o tom, že vlna uprchlíků ekonomických, sociálních je zásadní a je něco, co není krátkodobé a je to dlouhodobý proces. V posledních deseti dnech se konala celá řada jednání na úrovni nejvyšších orgánů a boardů, nebo nejvyšších sezení Evropské rady, Rady ministrů a dalších. Klíčové téma, které tam bylo několikahodinové, bylo právě téma reakce na situaci ve Středozemním moři a vlastně reakce na migrační vlnu. V čase, který mám, kterého moc není, snad mohu teď jenom říci, že pokud jde o naši reakci, speciálně České republiky, nástrojů je několik.

Samozřejmě naším nástrojem je také rozvojová pomoc, která je dlouhodobější a možná velmi důležitá právě proto, abychom byli podobným situacím schopni dopředu předcházet. Ten je přímo v gesci Ministerstva vnitra, které má na starosti program na asistenci uprchlíků v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů. Toto není jenom věc čistě Ministerstva zahraničí, to říkám pro přesnost, aby bylo zřejmé, že ten úkol je tak velký, že to není jenom věc, která by se týkala jednoho ministerstva. Kdybyste chtěl vědět o humanitární pomoci, tak bych vám řekl, že jí dáváme asi 73 milionů za rok, rozsah rozvojové pomoci je samozřejmě ještě výrazně větší.

Prosím odpovědi zásadně na mikrofon, pane ministře.

A samozřejmě ti, u kterých víme, že mají poměrně značné prostředky, tak by měli výrazně pomoci řešení. Já si také myslím, že stavění zdi není v této chvíli ideální. Mohu vás pouze ujistit, že tohle je věc, kterou si nenechávám pro sebe, a že to je skutečně i předmětem debat s těmito státy, když mám možnost, a tu mám poměrně často. Co se týče prostředků, já samozřejmě velice vítám to, že vy říkáte, a já mám dojem, že to chápete velmi správně, že jestliže chceme předcházet, musíme dávat peníze do těch míst ještě dříve, než tam k těm kolizím dochází. Já s vámi absolutně souhlasím.

A mě samozřejmě velice těší, že za mnou sedí pan ministr financí, protože mě čekají rozhovory o kapitole rozpočtu Ministerstva zahraničí a já bych si přál, aby co nejsilněji znělo, že chcemeli předcházet, musíme na to mít peníze. Já bych je rád rozšířil, jsme v souhlasu a jenom mě takto interpelujte častěji. To je jistě výzva i pro ostatní kolegy. Děkuji, pane ministře. Vážená paní ministryně, zajímalo by mě, jak je možné, že Ministerstvo práce a sociálních věcí neprovádí inspekce poskytování sociálních služeb, které na ně od ledna 2015 přešly.

Takže tito zaměstnanci nedělají nic. Za první tři měsíce roku provedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí šest inspekcí poskytování sociálních služeb. Jak je možné, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, potažmo stát, může být takto nepřipraveno, nevytvořit podmínky pro realizaci tak důležité agendy a navíc platit několik desítek zaměstnanců, aniž by odváděli práci? Proč by to měli platit daňoví poplatníci? Děkuji paní poslankyni, poprosím paní ministryni. Prosím, paní ministryně. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, od 1. ledna 2015 přešli inspektoři a inspektorky sociálních služeb na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

My se s tím vypořádáváme dodnes, protože co se rozvrátí, tak potom trvá opravdu několik let to dát dohromady. A jestli jste si všimli, tak za pana ministra Koníčka se vracelo 700 lidí na úřady práce na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti, protože to je to, co úřady práce mají dělat.